O svátcích funguje mnoho dalších institucí. Jsou to televizní stanice, rádia, novinové redakce, řidiči hromadné dopravy už byli zmiňováni, jsou to bezpečnostní agentury, elektrárny, ale zákon taxativně vybírá pouze některé, omezené plochou 200 metrů, což je opět něco, co tady netvoří rovné podmínky pro podnikání v České republice. Opět další nesmysl, který v návrhu je: Zákon taxativně vybírá pouze sedm z dvanácti státních svátků. Asi se shodneme na tom, že lze pochopit Vánoce a Velikonoce. Ale není nikomu z nás jasné, podle jakého klíče byly určovány další svátky. Už tady také zaznělo, a nechci se opakovat, že zákon by neměl určovat lidem, co mají a nemají dělat ve svém volném čase. Bylo by krásné, kdyby svůj volný čas trávili odpočinkem, se svými dětmi, rodinou. Ale to tento zákon nikomu nezařídí, nezajistí. Jde o další projev sociálního inženýrství a snahy státu o převýchovu návyků a morálky občanů. Realisticky vzato lidé nebudou sice v obchodech, ale to neznamená, že se budou věnovat těm činnostem, kterým bychom si možná přáli, aby se věnovali, nebo by si to přál pan senátor Bublan. Navíc hraje poměrně důležitou roli, a nevím, jestli o tom víte, že podle posledních statistik i podle informací z veřejných zdrojů zájem veřejnosti o nakupování o víkendech upadá, takže i na tomto se ukazuje, že si trh v těchto otázkách spoustu věcí umí vyřešit sám, stejně jako podnikatelé, kteří za to, že státu platí daně, za to, že tady vykonávají činnost, která je potřebná pro nás všechny, tak by si měli o tom, co budou prodávat a v jakých časech, rozhodovat pouze oni sami. Děkuji.

Dobré odpoledne, děkuji za slovo, paní předsedající. Nebudu uvádět argumenty, které tady zazněly už od řady předřečníků, já se jen dívám na tabuli. Teď tam přibyl kolega Kolovratník a kolega Koskuba. Já se přiznám, že mě poněkud překvapuje, že předkladatel, který tady je, nemá potřebu nám to vysvětlit, obhajovat zákon, obhajovat to, proč to tam je. Já bych čekal, že k tomu trošku bude debata, ať si to tedy vyjasníme, jak je to s tím omezením plochy.

Nebudu opakovat argumenty, které už tady zazněly. Děkuji. Eviduji dvě faktické, teď už tři faktické poznámky. S první prosím k mikrofonu pana poslance Váchu, připraví se pan poslanec Kučera a poté pan poslanec Benda. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já vám vysvětlím, proč je to 200 metrů. Kdybychom měli šest prstů, tak je to 180 nebo 240 metrů. Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Kučeru. Prosím, máte slovo.

Prosím k mikrofonu další faktickou. S tou přichází pan poslanec Benda. Prosím, máte slovo.

Proč tam nejsou hospody? Děkuji. Nyní prosím s přednostním právem pana poslance Miholu, připraví se paní poslankyně Semelová. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Je zřejmé, že se nedokážeme shodnout napříč Sněmovnou. A nedokáže se shodnout ani Evropa. Řekl bych, že je to tak zhruba napůl. Jsou ale také země, kde se to omezení nevztahuje pouze na státní svátky, ale také na neděle a také tyto země fungují normálně a neřekl bych, že jsou méně tržní než Česká republika nebo jiné země, které tuto regulaci odmítají.

Naprostá většina, vlastně skoro všechny kromě jedné říkaly, že by tam v neděli nejradši nebyly, že je rozhodně nikdo nepřeplácí. A jedna, která měla jiný názor, tak ho bez nějakého dalšího rozebírání vysvětlovala rodinnou situací, rodinnými důvody, asi tušíme jakými.

Mluvím s těmi lidmi, když jsem tam na návštěvě. Nikdo nemluvil o nějakém jhu omezování osobní svobody nebo konci liberalismu a podobně. Co se týká předkladatelů, vždycky někdo předkládá a někdo se připojuje.

Je to prostě faktum. Co se týká kritických postojů k tomuto názoru, i já se připojuji k některým předřečníkům, poněvadž ani mně není jasný klíč výběru svátků, proč některých se to týká a některých nikoliv.